A znovu, nepoužívejme ten název polský model pro zkrácenost prosím, ale berme, že to je model moderního výkupu, moderního získávání pozemků pro stavbu ve většině Evropy, kde ten problém také mají a našli tuto cestu. Není to protiústavní. Nebráním se tomu a podpořím to. Klidně, ať ten Ústavní soud se k tomu vyjádří, ale nebraňme tady tomuto pokusu opravdu radikálně urychlit veškerou výstavbu. Vždyť jsou to soukromé společnosti. Oni přece mají fondy a prostředky, aby to vykoupili, aby dali trojnásobek, pětinásobek, stonásobek toho, co třeba dává stát. Ano, máte pravdu, a mnozí s tím spekulují.

Ti užitkovníci, kteří to nakonec dostanou, protože ten vlastník to rozloží do ceny, zcela logicky. Čili mysleme i na to, že nepodporujme spekulace s pozemky, a ani v jednom z oborů to není dobře, ať je to stát, ať je to soukromník, ať je to nějaký investor, který chce něco postavit. Prostě tady by měla být jasná pravidla pro všechny, a ne abychom tady dělali zákony pro spekulanty. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.

A ta otázka, kterou si tady máme pokládat, by neměla být, proč tam nějaké stavby nedávat, ale proč tam ty stavby dáváme.

Zjednodušení dokumentace? Takže co nám to vlastně přinese?

A měli jsme vždycky analýzu k tomu, co v následujících dvou letech to pro tu stavbu bude znamenat. Posuneme se někam, nebo by ta stavba stála?

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na to, co tady říkal pan kolega Luzar, kterého teď nevidím. Stává se smutným zvykem, že když některým starším kolegům dojdou argumenty, začnou argumentovat věkem. Tak se prosím poslouchejme! Vždyť to, co my tady kritizujeme, je, že ministerstvo nezdůvodnilo dostatečně potřebu této novely, nezdůvodnilo to, proč je potřeba měnit zákon, který platí necelé dva roky. Prostě v té důvodové zprávě chybí analýzy, čísla, data. A proč ta čísla, analýzy a data v té důvodové zprávě chybí? Nechybí tam proto, že by Piráti byli příliš mladí. Chybí tam proto, že je tam prostě ministerstvo nedalo.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

A vlastně takto ten seznam byl doplňován a je to i důvod, proč já nemůžu tento zákon podpořit, tuto novelu.

Včera jsme tady řešili problematiku sucha. Ministerstvo životního prostředí vynakládá velké prostředky, aby se hledaly nové zdroje vody a aby byla zvýšená ochrana vodních zdrojů, a my tady přitom navrhujeme zařadit nebo je navržena stavba, která naopak ohrozí zdroje pitné vody v regionu.

To asi není rekreačně dvakrát lákavá představa. Takže má úplně opačný dopad na rekreační potenciál tohoto území.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Válek. Já jsem rád, že se ta legislativa projednává, dámy a pánové, a budu určitě rád, když jakákoliv legislativa pomůže urychlení staveb.

A tady by to mělo být v důvodové zprávě.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Zlesák. Děkuji za slovo, pane předsedající.